Děkuji za slovo, pane předsedo. Dobrý den, vážené dámy, vážení pánové. Několik posledních týdnů, když sleduji veřejnou diskusi, tak intenzivně myslím na poslední věci člověka. Věřím, že nejsem sám, a domnívám se, že to je jeden z velmi důležitých segmentů společenského dění, které Poslanecká sněmovna ovlivňuje. Proto prosím, abychom ještě stihli v letošním roce projednat tisky týkající se zákona o pohřebnictví, a to jak vládní, tak poslanecký návrh.

Děkuji a to byla poslední přihláška k pořadu schůze. Zeptám se, zda se ještě někdo hlásí.

Kdo je proti tomuto návrhu? Je to hlasování číslo 2. Návrh byl přijat.

Tento návrh byl přijat.

Kdo je proti?

Tento návrh byl přijat. Nyní je zde návrh pana poslance Fiedlera.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro? Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat.

Návrh přijat nebyl.

Návrh přijat nebyl. Další návrh je rovněž nový bod, který by zněl Informace vlády o všech migračních programech v České republice. Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat.

Ano.

Návrh nebyl přijat.

Návrh nebyl přijat.

Návrh nebyl přijat.

Je tomu tak, pane poslanče?

Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat.

Ptám se, kdo je pro? Kdo je proti tomuto návrhu?